Náš klub, jak zde už také zaznělo, bude hlasovat pro verzi lékáren, to znamená verzi, která prošla Sněmovnou. Jsme pro to, že budou lépe zajištěny léky v lékárnách, zejména v těch malých. Je zvláštní, přestože tady byl podán výklad, že senátní návrh je daleko dokonalejší, máme k dispozici z bohaté korespondence právní názory, také celkem solidně podložené, které mluví ve prospěch interpretace, kterou předvádějí malé lékárny.

To je první určitá nejasnost, která zákon procedurálně provází. Zřejmě materiály byly dva, jeden podrobnější a jeden, který dostali poslanci, který je naprosto bez vysvětlení a jenom konstatuje to, co úřadu nepřísluší, jaká byla procedura schvalování, ale o tom, jaké je zdůvodnění podezření, že bude hospodářská soutěž narušena, tam není ani slovo, nemluvě o tom, co tady bylo v debatě několika lidmi, naposledy panem kolegou Hovorkou, velmi jasně analyzováno, že hospodářská soutěž je velmi silně zdeformována už dnes.

Děkuji.

A to zdůrazňuji tím Senátem, který odmítl zákon, který budeme diskutovat za chvíli, který ho odmítl z toho důvodu, že pozměňovací návrh, který byl předložen, byl předložen jako pozměňovací návrh a byl porušen princip diskuse nad zákonem.

To vysvětlení taky není podáváno příliš konzistentně. A poslední věc.

Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě přihlášky.

Děkuji, pane místopředsedo. Totiž vy tady mluvíte o věci, kterou tento zákon neřeší.

Opravdu neřeší.

Tady se ale hlavně mluví o tomto paragrafu, který má řešit tržní podíly. Tady je všeobecně sdílená shoda, že zákon vyřeší tržní podíly lékáren. Neřeší.

To říká ten zákon, takhle to tam je. Já se dokonce domnívám, že by stálo za to opravdu trošku zapracovat na tom, aby se specificky malé lékárny k některým lékům dostaly.

Ale tenhle zákon to bohužel neřeší. A formulace, která si myslela, že to řeší, je z mého pohledu formulace nahrávající prostě opravdu jedné straně a ta strana nejsou lékárny. Znovu říkám, zákon neřeší podíl lékáren, zákon řeší podíl distributorů. Znovu bych poprosil to, co tady už opravdu několikrát zaznělo, problémový je tam jeden paragraf, nebo dokonce jedno písmeno jednoho odstavce jednoho paragrafu. Takže se opravdu přimlouvám za to, že je potřeba, aby zákon byl schválen. Děkuji.

My si máme vybrat ze dvou možností a ministr tady plamenně promluví a řekne: hlavně aby jedna prošla.